Proto víme a chceme říci, že je nezbytné, aby byla společná pohraniční a pobřežní stráž zřízena v takové kapacitě, která tento cíl bude schopna zajišťovat. Dokdy to bude? Protože jinak je to prázdná proklamace. Ale přesto to bude mít naši podporu. Stejně tak prázdnou deklarací se může stát bod 7, a tam si dejme doopravdy pozor, aby to nebylo pouhou prázdnou deklarací, kdy požádáme vládu České republiky, aby analyzovala aktuální změny postojů a následné kroky členských států Evropské unie, zejména Německa, v otázce řešení migrační krize. Prvopočátek problémů je v nešťastných vyjádřeních paní kancléřky a možná pokračování problémů bude v tomtéž. Takže ano, pozor dávat, ale pozor na to, aby to nebyla pouze deklarace, ale abychom dokázali i pružně, jasně, zřetelně, aktuálně reagovat na to, co by se případně změnilo. Termín budeme vyžadovat, nebo rádi bychom slyšeli alespoň, i při bodu 8, kde chceme jako Sněmovna uložit vládě České republiky, aby připravila já bych řekl, že požádáme vládu České republiky, aby připravila všechna potřebná opatření, kterými bude adekvátně reagovat pro případ změn migračních tras s přímým dopadem na Českou republiku.

Má naši podporu.

Pravda, je to pouhá výzva, ale budeli důsledně naplněna, jsem přesvědčen o tom, že tady nesedíme zbytečně, že tady nediskutujeme zbytečně a že pro řešení té problematiky tak, aby dopad na občany České republiky byl minimální, tak aby občané České republiky se doma ve své vlasti cítili bezpečnější, bude pozitivní. Děkuji vám za pozornost a trpělivost, se kterou jste mě poslouchali. Prosím předsedy vládních klubů, aby zabezpečili někoho z ministrů, protože mám minimálně dvě žádosti o to, aby debata pokračovala pouze za přítomnosti členů vlády.

Pan kolega Černoch s faktickou poznámkou. Dámy a pánové, nechci přerušovat tento velmi důležitý bod, ale opravdu jsem rád, že alespoň ministr vnitra přišel, a myslím si, že by tady u toho měl být premiér, že by měl poslouchat tuto debatu a tuto diskuzi. Je tristní je tristní že ho to absolutně nezajímá. Tak, máme člena vlády, můžeme pokračovat.

Děkuji za slovo pane místopředsedo. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, než začnu s tím, co jsem si připravila a s čím vás chci oslovit, tak musím reagovat na to, co zde zmínil před chvílí předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Tím, jak kladl důraz na to, co všechno prosazovala jako jediná Komunistická strana Čech a Moravy a v podstatě ona jediná byla, kdo problému rozuměl, navrhoval řešení, jenom nikdo neposlouchal a nebral je v potaz. Chtěla bych, pane předsedo, prostřednictvím pana řídícího schůze vám vzkázat, abyste se rozpomněl na usnesení Poslanecké sněmovny z února roku 2015, kde Občanská demokratická strana mými ústy navrhla usnesení, kde byly všechny otázky jak vnější ochrany schengenských hranic, tak také humanitární pomoci do těch oblastí, kde se soustřeďovali uprchlíci mimo Evropskou unii, tak pro toto usnesení hlasovalo asi 150 nebo 155 členů Poslanecké sněmovny. Myslím, že je potřeba uvádět tyto věci do správné roviny.

Mrzí mě, a musím zopakovat to, co tady řekl předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala o výhradách, které máme k nechuti předsedy vlády tuto diskuzi, která je největším problémem v České republice a největším problémem současného světa, nějak rozumně vést. Odkazy na jednání evropského výboru jsou naprosto falešné.

Přesně tato situace nastala minulý čtvrtek, kdy zasedal evropský výbor, který měl ambici dát mandát předsedovi vlády před jednáním Evropské rady. V té době zasedaly ostatní výbory, například můj, a nebylo vůbec myslitelné, že bych se mohla zúčastnit této debaty. To je první věc, kterou chci říci. Krom jiného také proto je potřebná, protože jako jediné naše jednání mohou sledovat právě jednání Poslanecké sněmovny jejího pléna naši občané. Byť je to někdy v nočních hodinách s nějakým časovým odstupem, mohou si udělat obrázek o tom, kdo s jakými argumenty a s jakými návrhy přichází a jak je umí zdůvodnit. Sledovat jednání výboru pro evropské záležitosti tímto způsobem nemohou, a jestli vy máte jinou zkušenost, že lidi trápí víc jiná otázka než otázka migrační, já tuto zkušenost nemám, a proto jsme tady vždycky naléhali na to, aby Poslanecká sněmovna byla tím, kdo otevře tento prostor, a pan předseda vlády se k tomu také kladně postavil.

To by bylo normální postavení se čelem k nejvážnějšímu problému, kterému čelíme. Ale my si tady díky panu předsedovi vlády hrajeme hru na schovávanou. Opozice se pořád pokouší, abychom nějak dostali do programu schůze něco, co trápí nejvíc naše občany, a až pod mimořádným tlakem se k této diskuzi dostaneme. Já teď tedy už budu reagovat pouze na to, co je aktuální, protože nemá smysl vykládat o tom, o čem jsme mluvili před rokem, o čem jsme mluvili před půl rokem. Aktuální je to, že minulý týden zasedla Evropská rada. Evropská rada rozhodla nějakým krokem se navázat na Turecko.

Mezi nimi bylo zde už několikrát zmiňované zrušení vízové povinnosti a další věci. Někteří komentátoři toto počínání ze strany Turecka samozřejmě chápou a označují je velmi pejorativními slovy jako vydírání, někteří v tom hledají nějakou jinou rovinu, ale já se domnívám, že celé jednání té dohody mezi Evropskou unií a Tureckem bylo vadné a vadně vedené.